Česká republika udělala v této chvíli všechno pro to, aby zajistila bezpečnost obyvatel České republiky. Uvědomujeme si, že to není samospásné řešení. Nicméně doufáme, že jednoznačně odradí především převaděče, obchodníky s lidským neštěstím, aby využívali jako trasu tranzitní trasu přes Českou republiku. Doufám, že v tomto případě, jak bylo přislíbeno i na bezpečnostním výboru, budeme mít podporu i od naší opozice, tam jsme nebyli v žádném velkém rozporu, a považujeme to jednoznačně za opatření, které vede ke zvýšení bezpečnosti občanů naší země. Děkuju za pozornost. Tak já děkuji. A jenom podotýkám, že do pěti minut začíná organizační výbor.